Takže bych doporučila starostům, aby přestali bojovat proti něčemu, co nikdy neměli. Pravomoc je státu. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové, velmi stručně.

Dneska všichni víme, že to dobře nebylo.

Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

Paní poslankyně Peštová, prostřednictvím pana předsedajícího, všichni starostové to velmi dobře vědí a velmi dobře se podle toho taky chovají, nemusíte je poučovat.

Mělo ministra pro místní rozvoj, mělo ministra financí, mělo ministra životního prostředí, mělo čtyři roky předsedu vlády, mělo ministra dopravy, to znamená všechna potřebná ministerstva, aby postavila velmi kvalitní normu, ale to prostě nedokázalo. Tam je problém stavebního zákona.

Problém je v neschopnosti hnutí ANO postavit kvalitní stavební zákon a osm let promrhaného času. Děkuju pěkně.

Až budou vyčerpány faktické poznámky, tak vám dám samozřejmě přednostní právo.

Jak jsem říkal podle pořadí, jak tady mám přihlášky k faktické poznámce.

Nevím, jak dlouho ona působila v samosprávě. Já jsem jedenáct let starosta óerpéčka a můžu říct, že si velmi dobře uvědomuji, stejně jako asi všichni moji ostatní kolegové starostové, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou, respektive přenesenou působností státní správy. Chápu, že jí to třeba tak nemusí připadat, ale já vám řeknu, co nám vadí na stávajícím stavebním zákoně, nebo co mně osobně na tom vadí. Mně na tom vadí to, že tehdejší ministryně Dostálová si udělala roadshow po České republice, objížděla kraje, vysvětlovala, zájem, a poslouchala nás starosty, kteří jsme k tomu dávali svoje připomínky a svoje podněty.

A pak to přišlo sem do Sněmovny, a teď říkám svůj názor a svůj dojem, a domluvila se s panem kolegou Kolovratníkem, který k tomu udělal úplně jiný pozměňovací návrh.

Děkuji pěkně. Jenom přečtu pořadí faktických poznámek.

Děkuji.

Jak si to můžete dovolit?

Víme, že zastupujeme ty místní v samosprávě.

To je ten celý problém.

Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo a dvě minuty. Já bych ráda zareagovala na svého předřečníka.

Já jsem byla osm let náměstek ministra životního prostředí a já jsem celou dobu pracovala nejenom pro óerpéčka, ale i pro kraje.

Samospráva tu moc nikdy neměla, tu pravomoc. Vždycky je to pravomoc státní správy a přenesená působnost je přenesená působnost. Děkuju pěkně. Další je k faktické poznámce přihlášen pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.